Já jsem starosta, primátor města Plzně.

A rovnou na to říkám, že takto formulované ustanovení je prostě nepřesné a samosprávy si s ním nebudou vědět rady. Jedná se o nějakou dotační smlouvu? Jedná se o nějakou smlouvu o provozování činnosti? A to zdůrazňuji za situace, kdy což nevím, zda vy, znovu tedy prostřednictvím předsedajícího se na vás, paní poslankyně obracím, jestli máte na mysli dohodu s obcí ve vztahu k zařízením, která primárně se věnují této činnosti, nebo mají nějakou širší činnost, a jestli mluvíte o případech, kdy obec sama nějaké takové zařízení provozuje, jako je městský útulek pro psy v Plzni, nebo je to nějaké zařízení, které existuje vedle něj.

Já mám s tím problém ostatně ze dvou důvodů.

Tak pak mi to, paní poslankyně, nedává vlastně žádný smysl. A musím přiznat, mě mrzí, že zatím vás nevidím v seznamu přihlášených do rozpravy, protože nejsem určitě jediný, kdo tady toto téma vznáší. Byl jsem osloven řadou zástupců těchto spolků a myslím si, že by bylo žádoucí teď v rozpravě ve třetím čtení smysl tohoto opatření vysvětlit.

Tak mi vlastně ta konstrukce, promiňte mi to, nedává žádný smysl.

A opět požádám sněmovnu o klid! Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, členové vlády, já myslím, že jsem v Poslanecké sněmovně jediný veterinární lékař a v Senátu je myslím jeden pan kolega. Takže jenom stručně.

A co to je spolupráce? To znamená, já bych se také přimlouval za to, abychom nepodpořili tyto pozměňovací návrhy, a pokud to chceme uplatnit tak, aby třeba se například za to nemohly schovávat množírny nebo aby se to nechodilo obcházet, udělejme to jiným způsobem, který zásadně nebude takto kontroverzní a nebude mít v tomto směru skutečně výkladovou nejasnost, která může způsobit věci, které jsou opravdu neřešitelné v praxi i pro jednotlivé obce.

Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem řádně přihlášený. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.